To je tedy to společenství těch karibských zemí, se kterými se tady uzavírá dohoda, která v podstatě je obchodně ekonomická, rozvojová spolupráce, je to něco, co pomáhá posilovat to regionální uskupení a zároveň to posiluje vztahy mezi evropskými státy a Karibikem. A zdůraznit bych chtěl, že ta dohoda by, pokud ji uzavřeme, byla i možná určitým předělem ve vztazích mezi Českou republikou a těmi státy Karibiku, protože by mohla znamenat docela výrazný podnět, incentiva, i pro ekonomický rozvoj mezi Českou republikou a těmi státy. Předjímám, že byste se mohli zeptat co Kuba.

To by potom musela být ta přístupová dohoda i unijní stranou schválena v souladu s těmi obvyklými pravidly. Ale Kuba v této chvíli v součásti tady této karibské dohody není. Takže v druhém čtení věřím, že to stačí na to, abychom věděli, co projednáváme, a bude asi podána zpráva, jak to proběhlo ve výborech. Prosím pana zpravodaje zahraničního výboru, kterým je pan poslanec Karel Rais, aby nám odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako tisk 479/1. Přeji dobrý den.

Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Děkuji, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu. Nikdo se do ní nehlásí, tak rozpravu končím. Návrh usnesení, tak jak jej navrhl zahraniční výbor a přednesl pan zpravodaj, jste slyšeli. Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat a já končím projednávání bodu 131. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.